Prosím, máte slovo. Hezké dobré poledne, milé kolegyně, milí kolegové. Já se na rozdíl od mnoha jiných necítím být odborníkem na zahraniční politiku a byl bych velmi rád, kdybyste umožnili tuto schůzi Poslanecké sněmovny, aby za náš poslanecký klub mohli vystoupit i další, kteří těmi odborníky na zahraniční politiku skutečně jsou. Dívám se na to pouze svým selským rozumem, a proto bohužel tady není pan ministr zahraničí, ale je tady pan premiér, který snad na mé selským rozumem položené otázky bude umět odpovědět. Pokud se bavíme o vstřícném prohlášení nejvyšších ústavních činitelů České republiky vůči Číně, o kterém vláda prohlásila, že bylo nezbytné, tak se musím ptát: Je pro nás tato smlouva mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou opravdu závazná, i když ji neprojednal Parlament? Musíme ji dodržovat? Sám pan ministr zahraničí v jednom svém prohlášení řekl, že ta smlouva právně závazná není. Jste vy přesvědčen, pane premiére, je přesvědčena naše vláda, že Čína lidská práva dodržuje? Realitu přece známe všichni. Musí tedy závazky dodržovat jen jedna ze stran, tedy my, a Čína nikoliv?

Pan ministr veřejně mluvil, a to je další moje otázka, o uzavřeném jednání vlády, kde se ta smlouva údajně měla projednávat. A já bych se chtěl zeptat: Jak může ministr zahraničí mluvit veřejně v médiích o uzavřeném jednání vlády, aniž by se vláda rozhodla toto jednání odtajnit?

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Po vystoupení premiéra Sobotky a ministra

Nezapomínáme, pane premiére, protože byla to tato Sněmovna, která např. schválila usnesení o odmítnutí bezvízového styku s Tureckem, kterou jste vy přes média označil, že se tímto usnesením nebudete řídit, že to nebudete respektovat. Tak se tedy ptám: Respektujete Sněmovnu, nebo nerespektujete Sněmovnu, nebo jak to tedy vlastně je? Další otázka je taková reakce na slova o tom, že už na začátku sněmovny se mluvilo o navýšení rozpočtu na armádu, mluvilo se o tom, že by si každý stát měl plnit své povinnosti, že nás za to kritizují. Ano, je to pravda, pane premiére. Je to pravda. Já jsem byl členem té komise, která v té době měla dojednat nějaký ucelený konsenzus na zahraniční politiku v rámci navýšení na armádu, v rámci modernizace armády, a po několikaměsíčním vyjednávání této komise, která si myslím, že fungovala naprosto jednotně napříč politickým spektrem, tak po měsících vyjednávání tato komise náhle skončila. Tedy jste tuto komisi a tuto snahu rozstřelil, pane premiére. To je realita. Mluvíte o respektu. Vaše vláda, pane premiére, nerespektuje ani svou vlastní vládu, tedy lidi mezi sebou.

Je to jednotná politika vlády, je to jednotné jednání vlády v rámci zahraniční politiky, nebo není? Vláda říká: Máme jednotné stanovisko k Číně a k její zahraniční politice. Pak ministr Hermann přijme na oficiální půdě dalajlámu, což, jak se vzápětí dozvíme, není oficiální stanovisko vlády. Tak jaké je tedy oficiální stanovisko vlády?

Proč až teď říkáte, jak na tom budete pracovat?

Nejste schopni se domluvit na jednotném postupu, nejste schopni se domluvit na jednotném konsenzu. Doba, která přichází, tak je opravdu složitá a bude ještě složitější. Nemá smysl si nalhávat, že se to náhle zlepší. Já si myslím, že naopak, bude to těžší a těžší a je potřeba opravdu vystupovat v rámci zahraniční politiky jako suverénní stát. Stačí se podívat na události posledních měsíců, ať je to migrační politika, ať je to brexit, současný stav Evropské unie. Evropská unie nedokáže přijmout sebemenší reflexi a dále razí cestu byrokratických řešení. Brexit, pane ministře Zaorálku, nebyla náhoda. To je následek odtržení evropských politiků a elit od vlastních občanů. Výsledek toho, že přestali poslouchat a naslouchat svým vlastním občanům.